Paní ministryně, prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové. Poslanecké sněmovně se předkládá ke druhému čtení návrh na přistoupení České republiky k Protokolu o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky Rámcové úmluvy o kontrole tabáku Světové zdravotnické organizace. Tento protokol podepsalo 54 stran zmíněné rámcové úmluvy včetně Evropské unie a v současné době ji ratifikovalo 51 zemí.

Jak vyplývá již ze samotného názvu, cílem protokolu je potírání nezákonného obchodování s tabákovými výrobky. Mezi nejvýznamnější přínosy protokolu patří zavedení komplexního systému kontroly dodavatelského řetězce s tabákovými výrobky a tabákem, včetně jeho pěstování, a se zařízením používaným pro výrobu tabákových výrobků. Důležitou součástí tohoto systému je zavedení globálního režimu sledování, který má být zřízen do pěti let od vstupu protokolu v platnost. Systém přispěje významnou měrou k minimalizování nezákonných praktik s tabákovými výrobky.

Přistoupení k protokolu bude mít pozitivní dopad ve smyslu větší transparentnosti a kontroly celé cesty tabákových výrobků od výrobce přes maloobchodní prodejny až k samotnému spotřebiteli a s tím i související větší možnost potírání nezákonného obchodování s těmito výrobky.

Evropská unie protokol ratifikovala v červnu roku 2016.

Děkuji vám za pozornost. Také děkuji.